Jsem překvapená až zděšená, že někteří komentátoři zužují dopad tohoto zákona pouze na ministerstva.

Jsem členkou hospodářského výboru a při projednávání kapitol rozpočtu mě napadlo zeptat se na dopady novely tohoto zákona. Zaujaly mě odpovědi ze dvou úřadů, a to Státního úřadu pro jadernou bezpečnost a Českého telekomunikačního úřadu.

Hrozí, že řada vedoucích pracovníků toto nebude mít zapotřebí a do výběrového řízení se nepřihlásí.

Prosím vás, tyto údaje si můžete samozřejmě najít v zápise z hospodářského výboru. Opravdu mě někdo z vás chce přesvědčovat, že Úřad pro jadernou bezpečnost je politickým úřadem? Já jsem se vždy domnívala, že hlavní na tomto úřadu je odbornost, ale možná se mýlím.

Jen na závěr. Vážené kolegyně, vážení kolegové, opravdu jen proto, že chcete ovládnout ministerstva, vám nevadí možná destabilizace dalších a to zjevně apolitických úřadů? Děkuji, paní zpravodajko. Vyčerpali jsme všechna přednostní práva a nyní přikročíme k vystoupení řádně přihlášených do rozpravy. Máte slovo. A připraví se pan poslanec Richard Brabec. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych se zde také vyjádřila k zákonu o státní službě. Tento zákon je ale spíše krokem k její politizaci. Návrh nově zavádí pětileté funkční období pro některé funkce ve státní službě. Pro kontinuitu a stabilitu státní služby příliš neslouží možnost výměny až prakticky celé řídicí sekce každých pět let podle stranické příslušnosti aktuálního ministra, tak jak to umožňuje tento návrh. Stávající pracovníci budou mít sice možnost se do výběrových řízení opakovaně přihlásit a znovu se o funkci ucházet, problém je ale, že podle návrhu nebudou někteří řídící pracovníci jmenování do funkce na pět let, ale na dobu neurčitou. To v praxi bude znamenat, že ten pracovník, který neobhájí svůj post ve výběrovém řízení ve státní službě, ale zůstane a stát bude pro něj hledat další vhodné umístění, a to až po dobu šesti měsíců, po kterou bude pobírat až 80 % svého dosavadního platu. A pokud se pro něj nepodaří najít vhodné umístění, bude od státu dostávat nemalé odstupné. Tahle nešťastná formulace v tomto předloženém zákonu bude v praxi znamenat pouze navyšování počtu lidí ve státní službě, které bude stát platit. Rovněž nesouhlasím s rozšířením počtu politických náměstků, což je v praxi vlastně jakési povýšení poradců ministra na posty náměstků, samozřejmě ale s platy náměstků a dalšími výhodami, jako je auto, řidič a tak dál, kteří ale podle navrhované změny jednotlivé sekce řídit nebudou, a tudíž jsou prakticky bez podstatné agendy a hlavně bez odpovědnosti. Toto všechno povede k dalšímu rozšiřování počtu lidí ve státní službě a bude stát až stovky milionů korun ročně z veřejných peněz navíc.

Proto poslanecký klub podporuje veto pana prezidenta a bude hlasovat proti přijetí tohoto zákona. Děkuji vám za pozornost. Děkuji, paní poslankyně. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, vážená paní předsedající. Ty věcné argumenty tady padly dneska mnohokrát, ale nejenom dneska. A já myslím, že i mírně otrávené obličeje kolegyň a kolegů z vládnoucí koalice, respektive jejich spíš neúčast než účast, hovoří o tom, že máte jasno a máte rozhodnuto. Já to akceptuji, respektive respektuji, beru to na vědomí. Nicméně právě to veto pana prezidenta dalo tu možnost se k tomu ještě znovu vyjádřit. Novináři, já to osobně nesleduji, ale novináři tedy kdesi spočítali, že jsem údajně nejdéle sloužící ministr, nebo byl jsem nejdéle sloužící ministr od listopadové revoluce. Když tedy vidím, co se teď děje na Ministerstvu životního prostředí, tak to asi zase chvíli někdo nepřekoná. Ale snad mi to dává aspoň tu možnost a snad i právo posoudit z vlastní zkušenosti, a už jsem to tady několikrát říkal, funkčnost novely služebního zákona.

Také se připravovaly. Ale tak jak tady říkala moje milá kolegyně, paní místopředsedkyně sněmovny Klára Dostálová, ty změny tam nejsou, ale zato tam jsou jiné změny, které vycházejí z jedné základní věci.

Hnutí ANO bylo takovou úchylkou v tomto, že to nemělo a nemá a necpalo za každou cenu někde ty své lidi. A krásně se to dá přece zkontrolovat na těch ministerstvech, tak jak vypadala dřív. A jestliže dneska pan předseda Benda, už to tady taky Klára říkala, Klára Dostálová, hovoří o tom, že budeme překvapeni, že vlastně bude historicky nejméně těch ministrů. No za prvé jsem na to tedy pardon, náměstků, těch politických náměstků.

Takže vy jste si vlastně vytvořili úplně novou strukturu vrchních ředitelů sekcí, kam se ti lidé přesunou, se kterými samozřejmě také máte nějaké svoje úmysly. Ale proč tedy potom máte ten problém, pokud neuvažujete o tom, že by jich bylo výrazně víc, aby tam ten počet byl omezen? Protože ty návrhy tady byly, ale zájem o to nebyl je prostě omezit. Takže je vidět, že se tam něco vzadu samozřejmě skrývá, že to víno tedy není úplně čisté.

Já když dneska se podívám nejenom na počty samozřejmě v budoucnu velmi pravděpodobně politických náměstků, ale poradců, tak to taky bytní na těch ministerstvech.